Můžeme zahájit třetí čtení. Otevírám rozpravu a nemám do ní žádnou přihlášku. Raději počkám. Opravdu nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak.

O totéž požádám pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolil bych si přednést takovou jednoduchou formu hlasování o pozměňovacích návrzích. Protože návrhy byly kompletně přijaty hospodářským výborem a já jsem vám tu četl usnesení při druhém čtení tohoto zákona, tak si dovoluji navrhnout proceduru, že pozměňovací návrhy odsouhlasíme jedním hlasováním a potom zákon samotný odsouhlasíme také hlasováním. Ano, to je procedura. Vzhledem k tomu, že jde o hlasování o všech pozměňovacích návrzích jedním hlasováním, ptám se, jestli má někdo výhradu proti takovému postupu, který navrhl zpravodaj. Není tomu tak. Raději ale nechám odhlasovat tento návrh. Kolega Holeček se hlásí k faktické? Je to hlasování pořadové číslo 60, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro proceduru, kterou přednesl pan zpravodaj. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 60.

Ptám se, kdo je pro přijetí pozměňovacích návrhů. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o zákonu jako o celku.